Já bych chtěl v tuto chvíli poděkovat všem poslancům a poslankyním z těch klubů, kteří usoudili, že téma je natolik závažné, že stojí svolat Poslaneckou sněmovnu a naplnit onen mandát.

Chci říci, že děkuji také pracovníkům Kanceláře Poslanecké sněmovny, kteří, až nečekali, tak si skutečně při přípravě této schůze mákli.

Vláda jej však minulý týden odmítla zrušit. Pokud tak neučiní v rámci svých kontrolních pravomocí vůči vládě ani Poslanecká sněmovna, která se kvůli tomu právě teď sešla, tak se australskoamerické firmě otevře možnost vytěžit, v uvozovkách, z českého státu obrovské peníze.

Kapitálový vstup státu má formu nákupu cenných papírů.

Jakýkoliv ministr včetně ministra průmyslu a obchodu však podle § 22 zákona o majetku státu může sám podepsat převod pozemku pouze do výměry 200 metrů čtverečních. To určitě není. K převodu většího pozemku nebo pozemků o větší výměře potřebuje předchozí souhlas ministra financí. Chci umožnit, aby všechny argumenty, které jsou zde, tady padly.

Číst je nebudu.

My jsme vám připravili návrh usnesení, který je velmi jednoduchý a který v podstatě shrnuje vedle toho, že chceme odpověď vlády na otázky, které v průběhu rozpravy naši poslanci a poslankyně předloží, shrnuje základní přístup Komunistické strany Čech a Moravy k otázce nejen problematiky těžby lithia, což je teď momentální případ, ale v širším pohledu, v širším hledisku i pohled Komunistické strany Čech a Moravy na to, jakým způsobem poté, co řada věcí z tohoto okruhu již byla nenávratně zašantročena, zachovat pro budoucí generace nebo pro generaci naši a našich dětí to zbývající národní bohatství, které zde ještě zbývá.

Jde o majetek nezbytný pro zabezpečení potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a je ve veřejném zájmu. A konečně poslední bod našeho návrhu usnesení, aby vláda též navrhla nový zákon o tzv. konečném uživateli výhod pro případy, kdy strategické a jiné suroviny budou zpracovávat soukromé právnické osoby.

My chceme, aby tímto krokem se situace změnila a aby konečně výnosy z bohatství České republiky užívali především čeští občané, česká společnost, české firmy, české obce a města. Kolegyně a kolegové, paní a pánové, já bych chtěl v této chvíli požádat, abychom v jisté fázi, protože těch návrhů na usnesení je více, se dokázali shodnout, aby z této schůze Poslanecké sněmovny vyšlo takové usnesení, které napříště zabrání, nebo alespoň vytvoří podmínky k tomu, aby nemohlo dojít k takové situaci, že bychom se museli znovu scházet a znovu zpochybňovat některé kroky, znovu se bát o to, že dojde k dalšímu rozkradení, k dalšímu zašantročení, k dalšímu megatunelu na to, co nám ještě v České republice zbývá. Děkuji za pozornost a prosím o podporu návrhu usnesení.